Děkuji vám.

Děkuji. Je zde řada faktických poznámek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Ale kolik těch lex Ukrajina ještě bude takovouto salámovou metodou, ano? Takže já za chviličku budu hovořit a budu tam mít celou řadu věcí, budu poukazovat na to, v čem vidíme určité ještě nedostatky. A přítomnost ministra vnitra jako člověka, který opravdu za to zodpovídá? Nelíbí se mi, že tu není přítomen, je to opravdu špatně. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance.

A tady jde o to, že každá ta legislativa má mít nějaký proces. Ten proces je jasně daný, ale vy tady něco tlačíte. Sedí tady ministr práce a sociálních věcí, rozumím tomu, v současné době zastává ještě funkci ministra životního prostředí, ale ještě bere práci za další. Pokud to je daného ministerstva, které je gestorem, tak by tady ten ministr měl sedět. Rozumím, že k tomu máte spoustu další práce, nebo má ministerstvo, ministři mají spoustu další práce, ale toto je zákon, který je pro ně klíčový, aspoň to stále všude říkají.

Děkuji.

Pane poslanče, institut dočasné ochrany tady je od jara tohoto roku.

A to nové, co tam je, je jenom možnost prodloužení o jeden rok a za jakých podmínek. Ale proboha, víme to od října.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pan ministr a po něm faktická poznámka pana poslance Kobzy.

Pracovně!

I já jako ministr práce a sociálních věcí potřebuji některé komponenty tohoto návrhu. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Nechci dlouho zdržovat, ale nemůžu se ubránit, abych nepoložil jednu otázku kolegům z pětikoalice, vaším prostřednictvím, všem. Jak je možné, že koalice, která ovládá Sněmovnu, ovládá vedení Sněmovny, ovládá vládu, má tam své ministry, jak je možné, že není skloubený časový program, aby ten zákon se projednával v době, kdy pan ministr vnitra je tady přítomen? To mi opravdu hlava nebere, tohle.

A není možné se dohodnout, aby prostě byl v termínu, kdy tady budou všichni přítomní? Děkuji vám. Děkuji. Postupujeme v řadě faktických poznámek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. K tomu, co tady zaznělo. Vaším prostřednictvím, pan kolega Mašek říkal, proč neuděláme jenom prosté prodloužení lhůt a jdeme od toho. No, protože samozřejmě musíme implementovat zkušenosti, které za ten rok jsme nabyli. Možná že to uniklo, protože se vám to mohou zdát jako drobnosti, ale součástí tohoto zákona lex Ukrajina IV je například i ta věc, která umožní jednodušší uznání kvalifikace psychologů, protože nechceme zatěžovat, už tak je nedostatek psychologů u nás v České republice, tak právě proto, abychom mohli využít pro tu službu psychologů Ukrajinky či Ukrajince, kteří sem přijdou, tak to je také součástí tohoto zákona. Myslím, že všichni, kteří učí ve školách, vědí, jak situace na Ukrajině, kdy děti ukrajinských rodin sem přicházejí s často pro nás neuvěřitelnými zkušenostmi bombardování, ztráty nejbližších členů rodiny, se zkušeností, kterou si nikdo z nás nepřeje zažít, a potřebují odbornou psychologickou pomoc.